Uvedu tady nejpodstatnější pochybení, která nám Komise vytkla. Vytkla nám zejména nedostatečnou závaznost výstupů z procesů EIA a možné změny záměrů během navazujících povolovacích řízení. To je typicky územní a stavební řízení. Skutečnost, že jednotlivá ustanovení EIA směrnice by měla být aplikovaná nejen na proces EIA, ale i na navazující povolovací řízení, v rámci kterých je záměr definitivně schválen, což současná platná právní úprava nezajišťuje.

Chtěl bych tady upozornit ještě na termín a vyjádřit se k harmonogramu, který nám ministerstvo představilo.

Termíny, o kterých se bavíme a předložilo nám je ministerstvo, tak ministerstvo má ambici projednat novelu v Poslanecké sněmovně a schválit ji v září roku 2014. Projednat novelu v Senátu a schválit v Senátu v říjnu 2014.

Dámy a pánové, já jsem tady v těch diskusích, které předcházely předložení zákona, zaznamenal ambice tuto novelu projednat ve výboru pro životní prostředí, tedy jako garančního výboru, ve výboru hospodářském a ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které jako první eviduji faktickou poznámku pana poslance Urbana. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já nezávidím panu ministrovi, že se musí pokusit tady projít a proklestit něco, co by znamenalo, že to vyhoví evropské směrnici a na druhou stranu nebude činit ještě větší problémy z hlediska stavebních investic v České republice. Myslím, že je třeba mu poděkovat, že se o to pokouší, o tento přístup. Na druhou stranu myslím, že to musí jít do výborů, dva tady už zazněly, pravděpodobně si to vezmou ještě nějaké jiné výbory, ale to nechci předjímat. Já se jenom obávám toho, že kdyby to bylo schváleno v této podobě, tak vlastně ani ty evropské peníze nepotřebujeme, protože je nemáme za co utratit.

Děkuji pěkně. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, na to, jak významný zákon projednáváme a jak významně může tento zákon ovlivnit naši ekonomiku, je nás tady pramálo. Kde je pan premiér, kde je pan ministr průmyslu a obchodu, kde je pan ministr financí, jejichž resortů se tento zákon určitě dotkne? Nejsou tady mezi námi.

Já myslím, že není třeba být takto hrrr. Především je třeba říct, že tato novela, kterou nám ministerstvo předkládá, jde vysoko nad rámec výtek, které nám adresovala Evropská komise. Zahrnujeme na naší národní úrovni taková ustanovení, která vůbec od nás nejsou vyžadována a která významně rozšíří byrokracii. Vezměme si namátkou třeba takový problém stanovení rozsahu staveb, které budou muset být zahrnuty do procesu posouzení podle zákona o posouzení vlivu na životní prostředí, zákona o EIA. Nové průmyslové zóny a záměry rozvoje průmyslových oblastí jsou tam zařazeny, aniž by byla stanovena jejich rozloha. Prostě jakýkoli takovýto záměr bude muset projít tím svízelným procesem posuzování podle EIA.

Naopak říká, že si členské státy mohou tyto prahové hodnoty, tyto limity, nastavit samy. My si je ovšem nastavujeme přísněji, než je nutné. Dalším velkým problémem, který v tom zákoně můžeme najít, je ustanovení, že žaloba, kterou může podat takzvaná dotčená veřejnost, má odkladný účinek. To je něco, co významně prodlouží a také prodraží přípravu staveb, schvalovací proces. Samostatnou kapitolou je účast veřejnosti v procesu EIA. V této novele, která je upravená podle požadavků Evropské komise, se neziskové organizace, ta občanská sdružení, dělí na dva typy.

Je to jednoznačný ústupek nevládním ekologickým aktivistům, nevládním ekologickým organizacím.

Ty staré, již zkušené ostřílené organizace neziskové, nevládní, budou moci mluvit takřka do všeho.